Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych byl rád, kdyby se nám dostalo nějakých odpovědí od pana ministra dopravy.

Ano, přivolal jsem poslance a poslankyně, kteří nejsou přítomni v sále, aby se dostavili na hlasování. Já vás odhlásím, jak slyším žádost. Provedl jsem a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

O tomto návrhu dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vy určitě víte, co chci říct. Že jsem mluvit nechtěl, ale já vám chci nastavit zrcadlo. Když tady mluvíte o nepřítomnosti pana ministra dopravy, který to věděl 14 dní dopředu, tak bych vám chtěl připomenout, že váš nejvyšší představený, nejvyšší funkce, což je primátor, chyběl za první tři měsíce na více jednáních rad než paní primátorka za celé čtyři roky.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já tuto odpověď stále čekám. Ono totiž celé mýto je poměrně složitý příběh, i historicky zpět.

A tady vidím selhání Ministerstva dopravy, které místo toho, aby řešilo koncepční věci, tak zadávalo věci napřímo.

V podstatě to znamená, že byla pokuta za příjem zhruba jednu hodinu provozu. A konstatuje se, že tato pokuta neměla ten charakter, který měla mít, to znamená, tak aby se soutěž urychlila. A tak jak jste zde, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, hovořil o tom, že smlouva neměla konec to není pravda. V tomto dopise se píše, že když se hovoří o přiměřenosti prodloužení tříletého provozu smlouvy, tak je zde hovořeno, že byla prodloužena o tři roky s jasným povědomím o datu skončení platnosti stávající smlouvy, což bylo 31. prosince 2016.

Tohleto je věc, která mě osobně překvapuje, a předpokládal jsem, že Ministerstvo dopravy v okamžiku, kdy přešlo pod hnutí ANO, ví o tomto usnesení vlády a bude hledat způsob prodloužení smlouvy.

Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Feranec. Máte slovo, pane poslanče.

Geniálně napsaná, akorát ne pro stát.

A proč tam byl v té situaci?